Dál, vy jste hovořila o práci, že vás máme nechat pracovat. Určitě chceme nechat pracovat, ale tady konkrétně se chci zeptat na problematiku exekutorů.

A já se chci v této souvislosti zeptat, paní ministryně, a prosím odpovězte mi.

Pane předsedo, já vím, že hovoříte s přednostním právem. Přesto bych vás chtěl vést k věci. Takže vy jste hovořila o kontrole exekutorů. Takže já se vás ptám, jaké kontroly byly udělány. To byla velice zajímavá poznámka. Kolik jich bylo uděláno? Jaký je výsledek těch kontrol? Dále, když jste mluvila o té práci, paní ministryně, vy říkáte, že bude čas pracovat, ale my jsme se tady minulý týden úplně... No to si snad děláme tady legraci?

A poslední otázka.

Takže to je všechno, co jsem chtěl říci. Doufám, že to bylo věcné, ale skutečně Úsvit se musí už poprvé k tomuto tématu nějakým způsobem vyjádřit, protože je vidět, že to eskaluje. Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Pane předsedo, máte slovo. Připraví se pan kolega Kalousek. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená paní ministryně, vy možná čekáte, že na vás budu nějakým způsobem útočit, jak to ostatně vyplývalo z té vaší úvodní řeči. Já na vás útočit nebudu, ale já se vám pokusím některé věci vysvětlit.

A připomínají mi dobu, do které bych se nechtěl vracet.

Ale uvědomte si, vážená paní ministryně, že to, co tato Sněmovna má dělat a co je její práce, je i kontrolní funkce. A dokonce i diskuse je práce, kterou má realizovat Parlament.

A vy tomuto dialogu, této diskusi, této práci Parlamentu naprosto zbytečně bráníte. A co je výsledkem toho vašeho bránění? Vedeme ji formou vašeho podivného monologu a nějakých našich reakcí, ale nevedeme ji jako Poslanecká sněmovna za účasti všech poslanců, kteří se k tomu chtějí vyjádřit, což by bylo správné a což je naprosto logické z hlediska funkcí, které Parlament má. A poslední věc, kterou vám chci, vážená paní ministryně, říct, je to, že k práci ministra, a je to neodmyslitelná součást ministerské kompetence, patří i personální politika, schopnost týmové práce, schopnost řídit úřad. A jestliže prostě během čtyř měsíců se z různých důvodů zbavíte dvou náměstků, kteří se stali náměstky za vašeho působení, tak to skutečně vyvolává otázky o tom, jak jste schopna ten resort řídit, a kdo všechno na Ministerstvu spravedlnosti je skutečně v pořádku. A mohu vás ujistit o jedné věci. My vůbec nemáme žádný zájem destabilizovat Ministerstvo spravedlnosti, jak jste tady řekla. Nemáme žádný zájem někomu škodit. Nám jde naopak o to, aby Ministerstvo spravedlnosti co nejlépe pracovalo. Ale právě proto, že máme pochybnosti o tom, zda Ministerstvo spravedlnosti může dobře pracovat pod vaším vedením, tak nechceme nic víc, než abyste nám v diskusi z Parlamentu vysvětlila svoje kroky, vysvětlila nám, co se vlastně na Ministerstvu spravedlnosti děje, jak se na to díváte a jak můžete obhájit to, co jste zatím udělala. Já opravdu nechápu, proč se tomu bráníte prostřednictvím svého politického hnutí, protože i obhajoba vlastních kroků před Parlamentem patří k práci ministra. Děkuji panu Fialovi. Nyní pan předseda Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já si při této příležitosti nemohu nevzpomenout na státního úředníka, myslím, že ho mohu jmenovat, pana Michálka, který si svého nadřízeného nahrál, napráskal. A i když se potom v trestním řízení ukázalo, že se ničeho nedopustil, tak pan Michálek byl oslavován, finančně odměněn protikorupčním fondem za účasti vašeho předsedy hnutí.

Takže já myslím, že je to... Tohle říkám pro zamyšlení, abychom si uvědomovali, jaké my sami nastavujeme vzory a normy a zda neměříme pokaždé trochu jiným metrem podle toho, jak se nám to politicky hodí.

Poslanecká sněmovna má dva základní úkoly, se kterými nás sem voliči zvolili, roli zákonodárnou a roli kontrolní.

Jestliže je celá společnost znepokojena situací na Ministerstvu spravedlnosti, a to je, tak Poslanecká sněmovna má prostě nejenom právo, ale i povinnost zjistit, z jakých důvodů. Proč tomu tak je?